U počtů ještě zůstaneme.

Tyto peníze nikomu nechybí? A teď to nejdůležitější, vážení.

A víte, proč? Podle pana premiéra stanovisko pro Evropskou komisi, která kauzu šetřila, nepodepsal on, ale zesnulý náměstek Eduard Janota a ten se již bránit nemůže. Ale jedna věc je jasná. Sobotkovo ministerstvo už v té době vědělo o znaleckých posudcích, podle nichž byla hodnota státního podílu akcií nejméně 10 mld.

Mohli jsme zde mít fungující těžební průmysl a mnoho dalších prosperujících firem, které odjakživa odváděly nemalé částky do státního rozpočtu na odvodech. Bylo by dostatek peněz na hornické důchody a renty, aby mohli horníci odcházet do zaslouženého předčasného důchodu, kdyby stát vybíral řádné odvody z vytěžené tuny, které zákon umožňoval.

Podle tohoto zákona byl povinen Bakala vytěžit celé ložisko, a místo toho se prováděla výběrová těžba.

Jen pro vysvětlení, tento fond musí být zřízen ze zákona a na tyto účely se používat nesměl. Občanská sdružení na porušování zákona upozornila, a přesto stát nežádal vrácení peněz do tohoto rozpočtu.

Stále dokola se mluví o Dolu Paskov, ale to by byl jen začátek katastrofy.

Dnes v rámci Evropské unie nám pomocnou ruku nepodá nikdo. Dámy a pánové, na tohle se nemůžeme nečinně dívat.

Chci, aby za tuto situaci nesli pan premiér Sobotka a jeho kumpáni včetně pana Bakaly odpovědnost.

Přitom v pozdějším nařízení, které se vztahuje na ostatní firmy pracující v hornictví, tyto podmínky nejsou, a jsou tedy platné bez omezení.

Já vás, paní kolegyně, přeruším a požádám sněmovnu o klid, a to kolegy jak nalevo, tak ve středu, tak napravo, aby paní poslankyně měla důstojné prostředí pro přednes svého příspěvku. Prosím skutečně o klid. Čekali jsme půl roku na doprojednání tohoto bodu, myslím si, že debaty mimo tento bod se mohou vést v předsálí.

Všude v Evropě je uhlí bráno jako strategická surovina a doly vlastní stát. V případě dalšího vytunelování OKD bude stát stejně financovat likvidaci, protože bezpečnostní rizika v případě neřešení těchto problémů jsou obrovská.

Stát by měl mít snahu udržet OKD pohromadě, jelikož jsou jednotlivé doly tak propojeny, že činnost jednoho dolu není možná bez spolupráce s druhými, a to jak materiálně, tak personálně. A na závěr řečnická otázka na pana premiéra. Co jste měl z privatizace OKD, pane premiére? A co z toho měl stát? Všichni víme, že také nic. Takže pokud ani pan Sobotka, ani stát z toho nic neměli, tak podle mě je pan premiér zřejmě nesvéprávný. Děkuji paní poslankyni Olze Havlové. Pan kolega Tomio Okamura zrušil svou přihlášku. Nyní paní poslankyně Jana Hnyková.